Když něco nutně potřebují, mohou taky porušit zákon?

Poruší tím zákon. Můžu teda neplatit daně a porušit zákon? Pan ministr zdravotnictví je právník, asi bude hlasovat a pravděpodobně porušovat zákon. Můžu neplatit zdravotní pojištění a pojišťovna na mě nepošle exekutora? Mohu porušovat zákon? Mohou naši občané začít porušovat zákony, když většina Poslanecké sněmovny svým hlasováním naše zákony poruší? Prosím vás, minimálně právníci z koalice, odpovězte mi.

A budeme hlasovat v tomto pořadí. Nejdříve procedurální návrh, který se týká přerušení na třicet minut na schůzku předsedů klubů.

První hlasování o přerušení na třicet minut je to návrh pana poslance Marka Výborného. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Zahájil jsem hlasování číslo 12 a ptám se, kdo je pro přerušení na půl hodiny na poradu předsedů klubů a předsedů stran. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Ano, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, nebudu zdržovat.

Tak nyní tedy požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Děkuji, pane předsedající.

Ano, to je pravda. To byl procedurální návrh, který padl v rozpravě ve třetím čtení, je hlasovatelný podle zákona o jednacím řádu. Rozhodneme v hlasování číslo 15, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Pardon, omlouvám se, odhlásím vás. Prohlašuji hlasování číslo 15 za zmatečné.

Počet přihlášených se ustálil.

Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 186 pro 82, proti 101 poslanec, návrh byl zamítnut. Teď tedy další návrh. Takže teď můžeme hlasovat o hlasovací proceduře.

Tato hlasovací procedura je obsáhlá, nicméně je logická.

Toto je návrh procedury, tak jak ji schválil rozpočtový výbor, a všichni tuto proceduru máte, je to sněmovní tisk 509/4. Děkuji panu zpravodaji k proceduře.

Dobrý den.